Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Ráda bych se zde vyjádřila k této novele zákona o změně sídel některých státních úřadů. Tento návrh nemohu podpořit, protože mi k tomu chybí jakýkoliv rozumný důvod. Jen nastěhováním a pořízením vhodných objektů pro nové úřady by vznikly ohromné finanční náklady, které se dají využít pro potřebnější účely, například větší podporu rodin s dětmi. Nezanedbatelnou finanční stránkou by bylo také ukončení stávajících smluv nynějších zaměstnanců, to znamená například odstupné. V některých místech bude i problém zajistit vhodné odborníky pro nové pozice. Nemůžeme očekávat, že by se tito odborníci stěhovali za prací kamkoliv mimo Prahu. Také těžko pochopit argument, že se ušetří miliardy na mzdách, jelikož státní zaměstnanec je placen podle zákonem daných tabulek a je jedno, zda působí v Praze, nebo ve Znojmě. Myslím si, že není nezbytně nutné, aby vznikaly za každou cenu nové a nové zákony a zatěžovaly náš již tak nepřehledný právní systém, zvláště bez závažných důvodů. Děkuji.

Ale obávám se, že do těch dveří, na které klepe, se nedoklepe, protože vláda čím dál tím více akcentuje centralizaci, což někdy nemusí být špatné a někdy to špatné podle mého soudu je, například ta centralizace stran přemístění veškerých úřadů, nebo co možná největší množství úřadů do Letňan. Ale myslím si, že zabývat se tím je více než vhodné.

V takovémto rozsahu je to spíš úkol do nějakého programového prohlášení vlády do nějakého dalšího výhledu.

Pokud to myslíme opravdu upřímně, tak přestaňme dělat umělé věci, které nikdy ničemu neprospěly a ani neprospějí. Pokud to myslíte opravdu, tak pojďme podpořit zrušení dovozu podnákladových cen (?) za podnákladové ceny surovin a výrobků ze zahraničí, podotýkám dotovaných, a budeme mít práci na vesnici, budeme mít práci v regionech, lidi nebudou utíkat. Zajistěme spojení, internet, telefon, pokrytí signálem tak, jako to je v Praze, pro všechny regiony. Zajistěme dopravní infrastrukturu.

A to poslední, což je nejdůležitější, změňme přerozdělení peněz.

Ještě jednou: vy tady v Praze dostanete stejný počet peněz jako všechny kraje dohromady. Takže nad tím je potřeba se zamyslet, a pak bude i ta kultura v těch krajích, pak bude i to vzdělání v těch krajích, protože na něj budou peníze, a tak dále, a tak dále. Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Feri a pan poslanec Votava. Děkuji za slovo.

Věnujeme se tomu už déle jak dva roky. Takže myslím, že je potřeba, aby se to tady řeklo, aby byli všichni ujištěni, že když k nám nastoupí, tak budou mít nejenom velmi dobré platy, ubytování, ale i zaměstnání pro partnery, a to na vysoké úrovni. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo. Myslím, že každý má ze svého ranku nějaké zkušenosti a dokáže se k tomu fundovaně vyjádřit.